Děkuji. Paní poslankyně, máte slovo.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji.

Za tímto účelem by se měly primárně využít prostředky přímo generované předmětnou regulovanou oblastí, a použít prostředky z daně z hazardních her nabízí stabilní finanční tok pro program protidrogové politiky.

V podstatě je to řešení situace v oblasti prevence a léčby. Jak jsem v obecné rozpravě uvedl, vzhledem k tomu, jak byl zákon připraven, tak není možné tímto způsobem zdaňovat pojišťovny, protože nevíme, co to udělá, takže jsem přesvědčen, že jsou ohroženy tím, co předkládá vláda, budoucí výplaty dávek klientům u životního prostředí , a to například v případě zhoršení zdravotního stavu, invalidity nebo úmrtí. Tento pozměňovací návrh vypuštěním navrhované úpravy tyto závažné dopady odstraňuje.

Již v předchozím volebním období bylo jasně řečeno, že danit výhry je obtížně technicky proveditelné, nebo takřka nemožné, nebo tam, kde se o to pokoušeli, tak se to nedařilo.

To znamená, přicházím s návrhem, aby se výhry lidem nedanily.

Je to z toho důvodu, že lidé, kteří bydlí v bytových domech a topí si tímto způsobem, netvoří zisk, nemohou být považováni za konkurenci teplárenským společnostem.

Je to v podstatě finanční zátěž pro občany, kteří investovali do ekologického řešení právě ve formě domovní kotelny na plyn. A jak jsem uvedl v obecné rozpravě, v dnešní době drahého bydlení je to situace, kdy chce zase vláda lidem zdražit bydlení. Naopak bychom měli lidem, kteří chtějí bydlet, tuto situaci zjednodušit a umožnit i v ekonomicky přijatelných podmínkách, a ne jim život zdražovat. Tolik mé pozměňovací návrhy.

Děkuji za slovo.

Odůvodnění je jak součástí toho dokumentu, tak jsem jej pronesl i v obecné rozpravě. Týká se liberalizace přístupu k domácímu vaření piva. V obecné rozpravě jsem také avizoval, že budu navrhovat doprovodné usnesení, které jsem odůvodnil, a dovolím si ho načíst.